A já jsem postupoval podle toho zákona.

Takže doufejme, že rozhodne, a pokud poslouchám názory právníků, tak by měl rozhodnout, že ten zákon je protiústavní.

Že to mají být české soudy a česká justice a ne Brusel.